Já vám děkuji.

Pan místopředseda Okamura, poté pan předseda Chvojka s přednostními právy.

Ještě jednou poprosím o klid v sále.

Já bych chtěl jenom požádat pana předsedu Okamuru, aby alespoň nepoužíval ty manipulace ohledně toho údajného zvyšování o 9 %. Prosím vás, tohle snad chápe každý člověk.

Já bych byl rád, abychom se vrátili opravdu k věci, k tomuto návrhu, protože by bylo dobré ho projednat rychle, takže budu velmi stručný. Dovoluji si vás požádat o podporu našeho společného návrhu s kolegy z ANO a z ČSSD, který zavádí navázání těch platů na průměrnou mzdu v ekonomice, v národním hospodářství. To je návrh, který jsme předložili v roce 2018, tehdy se nám nepodařilo získat podporu a já jsem velmi rád, že teď se nám to podařilo, že ten návrh, doufám, získá i vaši podporu. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

To by v této době opravdu nebylo rozumné.

A za druhé to má logicky také více vypovídající hodnotu.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové.

Proto podpoříme zamrazení platů politiků na příští rok a samozřejmě podpoříme i to navázání na průměrnou mzdu v národním hospodářství, protože to nám připadá jako objektivnější parametr. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, samozřejmě je to ožehavá otázka a mnoho politických klubů vnímá tu situaci v zemi a samozřejmě cítí taky určitou potřebu solidarity.